Já vám rovněž děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, to, že tady vůbec dneska debatujeme o zavedení nouzového stavu, je výsledek toho, že tento stát je řízen prostřednictvím píáristů a celkově populismu.

On nereagoval na odborníky, reagoval na sociální sítě, reagoval na své píáristy, kteří mu doporučili, že mu to přihodí pár bodů v příštích volbách. Možná mu to přihodilo pár bodů, ale naplnilo to nemocnice nemocnými a dostalo nás to do situace, kdy nám tady reálně hrozí vyhlášení dalšího nouzového stavu.

A co se stalo?

Ten, co chyboval, tady pořád je.

Obávám se, že tohle je směr České republiky, a obávám se, že to je i budoucnost poslanců ANO. Vy budete označeni za ty, kteří chybovali, a vítěz bude jenom jeden Andrej Babiš. Možná si to nechcete uvědomovat, možná neuvědomujete, ale evidentně si to už začínají uvědomovat občané České republiky, protože preference hnutí ANO prostě klesají.